41. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane mistře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o elektronické identifikaci.

Děkuji za pozornost. Prosím, paní poslankyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr ve svém úvodním slově popsal návrh zákona označený jako sněmovní tisk 1069. Budu tedy ve svém vystoupení stručná.

Návrh má za cíl položit základy státem garantované identity osob prokazované elektronicky a co nejvíc využít stávajících informačních systémů veřejné správy, zejména systému základních registrů. Vedle toho otevírá možnost pro prokazování elektronické identity dalšími komerčními prostředky. Obecně se dá tento zákon popsat jako definování hřiště s pravidly hry, kde lze různými prostředky prokazovat identitu osob, a s tou nejvyšší důvěryhodností je to prostřednictvím minulý týden schválené elektronické občanky.

Dovolila bych si však zdůraznit, že je zde třeba součinnost se všemi subjekty veřejné správy, aby na tento způsob komunikace byly včas a řádně připraveny. Organizační výbor navrhl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výbor garanční a zároveň navrhuji z titulu provázanosti nechat hlasovat o sloučené rozpravě s následujícím sněmovním tiskem 1070, kterým se mění zákony související s přijetím výše uvedeného návrhu. Děkuji za pozornost. Já děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Pilný. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nejsem ovšem šťasten z toho, že nejdřív byl projednán zákon o občanských průkazech s čipem, protože ten zákon, sám pan ministr to musel přiznat, bude po přijetí tohoto zákona pravděpodobně nutné novelizovat. Na druhou stranu paradoxně to vytvořilo pro ty, kteří se tím příliš nezabývají, aspoň představu o tom, co takový prostředek identifikace elektronické může vůbec být. Já bych chtěl jenom upozornit na pár problémů, které v tom zákoně jsou a které se budou muset vyřešit. První věc. Jsou tam stanoveny tři úrovně identifikace nízká, značná a vysoká. Není v tom zákoně zřejmé, kdo bude rozhodovat o tom, pro který způsob identifikace, třeba pro kterou část veřejné nebo státní správy bude která identifikace příslušná. To není jenom problém toho, kdo za to je zodpovědný, ale je to také problém nákladů.